Funguje ten systém tak, že vlastně co u nás utratí, tak dostávají 20 % jako pobídku, pobídku zpátky.

Jak říkám, jednotlivé země se v tom předhánějí. Již dneska ty pobídky, které jsou u nás na 20 %, tak v okolních zemích, jako je Slovensko, Maďarsko, pobaltské země, tak jsou mnohem vyšší, a proto samozřejmě dostávají přednost.

Mělo by to být krátkodobé řešení.

Ale my tímhle jako státní rozpočet a veřejné rozpočty můžeme v budoucích letech přijít o nemalé prostředky. Proto tento pozměňovací návrh za sebe určitě nepodpořím. Děkuji vám za pozornost. Nyní je ještě přihlášen do obecné rozpravy pan poslanec Juchelka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Možná tak trošičku ještě s Maďarskem. Každopádně ty pobídky, které tady nebudou v takové výši, nebo nebudou skoro vůbec, tak samozřejmě ohrožují i některé speciální profese právě u tady těchto filmařů, protože se samozřejmě ty investiční peníze odkloní někam jinam. A tu odbornost, o tom vybudovat, která se tady buduje desítky let z hlediska televizní tvorby, je opravdu poté těžko, těžko, těžko dohnat.

Děkuji moc. Nyní se hlásí s faktickou poznámkou pan poslanec Pavel Svoboda. Zatím se jedná o posledního přihlášeného. Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, já bych jenom rád stručně zareagoval na kolegu Brože, vaším prostřednictvím, protože jestli jsem dobře poslouchal a jestli dobře počítám, tak jestliže vy jste navrhoval, aby ve výši 3 miliard korun, když se natočí film ve výši nákladů 3 miliardy, tak jestliže by měly být filmové pobídky, respektive vratka ze strany státu ve výši 20 %, tak by takovému filmu náležela vratka ve výši... Ve výši vysokých stovek milionů korun.

To znamená, je to otázka priorit.

Děkuji za pozornost. Vaše faktická vyvolala další faktické, nejdříve pana poslance Juchelky a následovat bude pan poslanec Brož. Děkuji moc.

Takže my se musíme vždycky na konci těch pobídek podívat, komu to ve skutečnosti pomůže. A pomůže to samozřejmě tomu českému filmovému průmyslu, který takhle dostává ty zakázky.

A to si myslím, že je tady v rámci České republiky velmi hezky vyladěno, a je škoda, že to nedokážeme i podpořit skrze Ministerstvo kultury.

Já také zareaguji na poznámku kolegy. Ano je to tak. Ty pobídky by klidně mohly být ve výši 500 milionů, 600 milionů, proč ne?, protože nám to mnohonásobně víc přináší.